Pokud je proto vládou namítáno, že zavedení nového správního poplatku a eventuálně nové hmotněprávní úpravy omezení jízdy některých vozidel ve dnech pracovního klidu by mělo být náležitě projednáno ve standardním legislativním procesu, pak takové kroky vlády jistě Ústecký kraj přivítá, nicméně dosud se tak nestalo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Dosud povolení poplatku nepodléhá. Předkladatel zdůvodňuje předloženou novelu vysokým počtem vydaných povolení.

Dále chce zavedením poplatku získat prostředky na uhrazení administrativních výdajů.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Eviduji jeho návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Kučera. Dobrý den, dámy a pánové, já jenom velice krátce. Tento návrh je návrhem Ústeckého kraje a já jako poslanec Ústeckého kraje tento návrh podporuji a stejně mu vyjádří podporu i klub TOP 09. Chtěl bych jenom podotknout, že věřím, že bude možnost tento návrh projednat ve výborech na, řeknu, odborné úrovni. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj. Takže jak jsem zmínil, dávám návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Děkuji. Eviduji tento návrh. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, obecnou rozpravu končím. Budeme hlasovat návrh pana poslance Uhlíka na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Já jsem přivolal naše kolegy z předsálí a o tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 98. Pro 65, proti 35. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

Tak, je tady kontrola hlasování.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Pan poslanec Klučka dává procedurální návrh. Zpochybňuje hlasování. O návrhu pana poslance na zpochybnění hlasování zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 99. Návrh byl přijat. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji tedy všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Josefa Uhlíka na zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 100. Pro 74, proti 33. Konstatuji tedy, že jsme návrh zákona zamítli, nebudeme se tedy zabývat přikázání výborům. Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji.